Vracíme se do obecné rozpravy. Budeme pokračovat s přednostními právy. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já jsem byl u zavádění EET de facto od prvních dnů, tehdy ještě jako zástupce malých a středních podniků a živnostníků, takže jsem zažil vše, co se kolem toho odehrávalo.

Nepochybně přineslo stejné podmínky pro všechny.

Děkuji pěkně. Pane místopředsedo, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo.

To, že se celá řada věcí skutečně dělala v šedé ekonomice, tak do značné míry bylo trošku přehlíženo.

Řada podnikatelů vstoupila do oboru podnikání, zejména pohostinství, restaurace, právě z toho důvodu, že viděli, že bude férové prostředí pro všechny. On to bylo do značné míry i vytvoření nového férového vztahu mezi obchodníkem a zákazníkem. Jinými slovy zákazník chápal a chtěl a požadoval, aby stejné podmínky platily pro všechny, a nelíbilo se mu to, že on platit daně musí, zatímco někteří někteří záměrně říkám, zdaleka ne všichni kteří mu to zboží prodávají, tak daně platit nemuseli, protože se jim dokázali šikovně vyhnout. Do značné míry to byl i základ úplně nového přístupu, který jsme začali zavádět jakožto vláda hnutí ANO, které bylo ve vládě, kdy jsme jasně říkali, že nebudeme daně zvyšovat taky jsme je nezvyšovali, naopak jsme je snižovali ale budeme daně důsledně vybírat. To si myslím, že je fér, a osvědčilo se to v těchto letech. Do značné míry se tím vytvořil základ pro digitální komunikaci mezi státem a podnikateli, na který bylo možné navazovat celou řadou dalších nástrojů. Mimo jiné se to začalo využívat v rámci Portálu občana, nepochybně velmi dobrého nástroje, kdy si mohl každý ze zákazníků, kupujících, ukládat účtenku a při jakékoliv reklamaci nemusel nosit papírovou účtenku vytištěnou, ale stačilo se prokázat tím, že ta účtenka je přes EET uložená právě na Portálu občana. Stát vybíral každý rok nemalé částky. To není malá částka. Určitým bonusem navíc nepochybně bylo to, že firmy měly určitý interní nástroj kontroly vůči svým zaměstnancům.

A taky tehdy proto to podpořila celá řada svazů, asociací, komor. I díky tomu, že jsme tenkrát zavedli různé daňové výhody, motivace a tak dále, pro ty, kteří si to pořídili, tak se to bez větších problémů spustilo. Co se nenaplnilo navzdory všem škarohlídům a všem těm, kteří říkali, co to způsobí za negativní skutečnosti. Nenaplnilo se to, že bude končit velké množství provozoven.

Zjednodušeně řečeno, za dobu hnutí ANO ve vládě každý rok přibývalo 15 000 živnostníků.

Takže nestalo se vůbec nic ani v této oblasti. Nenaplnilo se ani to, že se řeklo, že malé firmy technicky nezvládnou přechod na EET. Nebyl to vůbec žádný problém, každý to uměl bez problémů používat.

Ne všechno se podařilo v rámci EET a možná i to je důvodem, proč se to dneska ruší.

Další věc. Mohlo se díky tomu jít ještě dále, a to že se mělo zjednodušit firmám vykazování dalších a dalších dokumentů a tak dále. Zjednodušeně řečeno, provázat to s informačními systémy firem a tak dále, tak aby firmy cítily, že EET není jenom nástroj pro zjednodušení komunikace se státem ve smyslu toho, že stát něco požaduje, ale ve smyslu toho, že i těm firmám se uleví.

Mohli jste rozhodnout o dalších segmentech. Neudělali jste vůbec nic.